Děkuji. Prosím tedy opravdu ... Faktická poznámka reaguje na průběh rozpravy. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusím se to stihnout. Já jsem rád, že tady zaznělo od paní eurokomisařky, co tady zaznělo. Tím myslím především to, že EU nejsou jenom strukturální fondy. Možná že bychom si měli konečně připustit, že my jsme EU. A vzpomeňme si na naši rétoriku a vzpomeňme si vůbec na ty předpřístupové pohovory nebo na ta vyjednávání. On po nás nikdo neprahnul, přátelé.

To mně přijde docela zvláštní. Je nedokonalá. Samozřejmě. Evropská unie je nedokonalá, jako my jsme nedokonalí, možná zde s několika výjimkami, jako svět je nedokonalý. Ale snad naší ambicí, a nutnou ambicí, je, abychom maximálně přispěli k tomu, aby se lepšila, abychom získávali spojence pro své rozumné návrhy, abychom byli schopni je získávat a abychom byli vůbec schopni je formulovat a definovat. Já doufám, že taková je pozice České republiky jako aktivního člena Evropské unie, protože bych hrozně nerad, abychom chtěli být nějakým samostatným, takzvaně samostatným sultanátem. A rád bych, když někdo říká Evropské unii ne tak čemu říká ano? Poslední faktická poznámka pana poslance Benešíka. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážení členové vlády, paní eurokomisařko. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Grospičovi.

Zájmy občanů České republiky v institucích Evropské unie hájí především premiér na Evropské radě koneckonců měli jsme s ním předtím, a proto jsme se i zdrželi v tomto jednání, před Evropskou radou výbor pro evropské záležitosti , a ministři na radě ministrů neboli na Radě Evropské unie, kde zasedá 12 formací. Skutečně to tak je. Zájmy občanů má hájit Evropský parlament a zájmy unie jako celku Evropská komise. Tak je to prostě rozdělené, tak by to mělo být.

Dámy a pánové, vážená paní eurokomisařko, já jsem samozřejmě také nevěděl, s čím a proč zde chce paní komisařka Jourová vystupovat. Úplně jasné mi to není ani po jejím vystoupení.

Jinak si to vysvětlit nedovedu.

Myslím, že míra obecnosti, se kterou tady vystoupila paní komisařka Jourová, byla vyšší, než když o evropských záležitostech mluví pan premiér, a ten dosahuje vysoké míry obecnosti. Já jsem si z toho odnesl pár poznatků, za které jsem rád, například, že člen Evropské komise může svobodně projevit svůj názor a nic se mu nestane, to je opravdu dobré.

To samozřejmě děláme. Pak jsem se třeba dozvěděl, že je tu problém s migrací, že ten problém musíme řešit celoevropsky, že musíme hledat řešení a ať se zapojíme do té celoevropské debaty. Tak já vás ujišťuji, že do té celoevropské debaty se samozřejmě zapojujeme, ale že ta debata probíhá i docela konkrétně, a možná bychom se raději měli bavit o těch konkrétnostech.

A chci jasně zdůraznit a několikrát to budu podtrhovat a opakovat, že když někdo kritizuje současný směr Evropské unie a evropské integrace, tak to zdaleka neznamená, že nechce být v Evropské unii, že ji chce rozbít, že má nějakou jinou alternativu. My jenom opakovaně a dlouhodobě říkáme, že Evropskou unii je potřeba reformovat, že se nevyvíjí dobrým směrem. A teď nám bohužel, bohužel vývoj dává za pravdu. Ale když se podívám na to, co vy řešíte v rámci svého portfolia jako členka Evropské komise, tak mám hned příklad toho, co by se v Evropě nemělo dělat. Vy jste řekla: Mým hlavním tématem a prioritou je vznik úřadu evropského prokurátora.

Máme jednotku EU pro justiční spolupráci, máme Evropský policejní úřad, máme Evropský úřad pro boj proti podvodům. A najednou řekneme no, tyto úřady to nezvládají, ony možná nemají dost kompetencí nebo tam něco nefunguje, takže řešení je, že zřídíme další úřad.

Záměrně tu používám tento v podstatě hlavně levicí oblíbený pojem. Ano, jsou odcizeni. A budou i nadále. Samozřejmě že jsou.